My se musíme poradit, co tedy budeme dál, přece to tak nemůžeme dál dělat.

Zazněl tady požadavek na přestávku klubu.

Škoda, ten týden byl... docela jsme se snažili všichni chovat konstruktivně, jak koalice, tak opozice. Pátek to teď prostě pokazil.